Z té skupiny věřitelů bych vybral dvě skupiny. Kteří nezaplatili daně?

To je první skupina, první věřitel. Druhý věřitel jsou obce a města.

A věřte tomu, že města velmi často nepoužívají exekuce, takže tam to asi v tom čísle promítnuto nebude. A já vám garantuji, že ta suma bude mimořádně vysoká. A těch bytů je pár set, to nejsou žádné desetitisíce bytů. Tak co ti chudáci, kteří každý rok platí poplatek za odpad, kteří platí za svého psa? Jak k tomu přijdou? To nejsou žádné nekalé skupiny a nějaké agresivní metody různých firem.

Jak to souvisí s narovnáním podnikatelského prostředí, o kterém tak rádi mnozí z nás včetně mě mluví tady od tohoto mikrofonu? Jak to souvisí s tím, že města nemohou dávat dostatek peněz na čistotu, zeleň, sociální služby? Protože mají desítky milionů nezaplacených poplatků. A vy říkáte: Tak to prostě smažeme. Já bych prosil o tu analýzu.

Nejsou to žádné dramatické částky. Tam nejsou žádné úroky, které naskakují.

Úroky jsou poměrně vysoké, to si řekněme. Pokud to chceme opravdu řešit poctivě, tak prostě musíme rozlišit skupiny a rozlišit příčiny, proč se do dluhové pasti někdo dostal. Já neumím kvantifikovat, kolik je kterých, kteří měli objektivní příčinu, zhoršení zdravotního stavu, ztráta zaměstnání, a mohli bychom jmenovat další a další objektivní důvody.

Ti občané, kteří řádně splácejí své závazky. A my teď vlastně podpoříme mimo jiné ty skupiny.

Ten návrh je podle nás nevyvážený. Já si nejsem jistý, pane ministře, že jsme schopni před druhým čtením se shodnout na parametrech a změnit parametry toho zákona.

Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, já bych chtěla upozornit na pár věcí, které v podstatě jsou nebo byly obsahem některých příspěvků.

Je škoda nevyužít té možnosti.